O totéž požádám paní poslankyni Janu Fischerovou, abychom byli připraveni ho projednávat, a hned panu ministru obrany udělím slovo. Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám vám k projednání návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru, která byla podepsána v Bruselu dne 15. února tohoto roku. Ochranu vzdušného prostoru evropských členských států NATO zajišťuje systém protivzdušné obrany NATO, který je jedním z pilířů kolektivní obrany Aliance, úplný název tohoto systému pro přesnost je Integrovaný systém protivzdušné a protiraketové obrany NATO. Členské státy poskytují do toho systému zejména stíhací letouny, kterým velí vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě. Ten systém má dvě zásadní omezení.